V rámci Ministerstva školství jsme celou řadu takovýchto rozhodnutí slyšeli i od ministra Roberta Plagy. Jak se v té době asi cítili ředitelé a provozovatelé všech typů školských zařízení, kteří se snažili vždy mít vše připravené na to, aby mohli vzdělávací instituce otevřít, a nakonec k tomu nedošlo? V poslední době řešený problém zajištění testování žáků i ostatních pracovníků, zabezpečujících chod těchto institucí, výsledky testování poukázaly na skutečnost, že školy jsou mnohem menším rizikem než pracoviště. Zmíním výstupy z testování na školách, které byly zapojeny do pilotní studie.

Jedná se o sportoviště vnitřní i venkovní, kde by bylo umožněno sportování dětem i ve větších skupinách za dodržování potřebné hygieny. Děti si to po tak dlouhé době zaslouží. Závěrem tedy zopakuji, že já stejně jako všichni poslanci za hnutí SPD požadujeme návrat všech dětí do škol a na sportoviště.